Požádám vás, začněte prosím, milí Piráti, hovořit konečně stejně a intenzivně nejen o léčivých účincích konopí, ale také o škodlivosti užívání konopí.

S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Dominik Feri.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, to bylo od pana kolegy, prostřednictvím pana předsedajícího, trochu licoměrné. On řekl: Bude ještě jistě prostor na diskuzi, aby v závěru řekl: No, ale vlastně podpořím zamítnutí návrhu. A to je také něco, co by tu mělo bezesporu zaznít.

Podle nás, a to je také stanovisko našeho poslaneckého klubu, by se tady k tomu společenskému fenoménu a k této záležitosti měla vést rozumná debata ve výborech, protože ve výborech může vystoupit každý, můžou vystoupit odborníci z Česka, ze zahraničí, dá se bavit do mnohem většího detailu o dílčích agendách. To znamená: to je důvod, proč náš poslanecký klub nepodpoří návrh na zamítnutí. Máme na to rozdílné názory.

Děkuji. Připraví se pan poslanec Marek Novák. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Pan poslanec Marek Novák s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Já děkuji za slovo. Prostor v prvním čtení určitě máme. Následně jsme v předchozím bodu pustili do výborů vládní novelu. Ta vládní novela se věnuje téměř stejné problematice. Takže rozhodně bude prostor se tomuto tématu dále věnovat. To téma je otevřené a je otevřené i tady na Sněmovně, i když tento konkrétní návrh zamítneme v prvním čtení.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Dámy a pánové, pěkný večer.